Takže já doporučuji sněmovní verzi. Vraťme se k tomu klidně hned v lednu. Budeme mít čísla za rok 2015. Bude to uzavřeno.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. S přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.

Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, který je zřizován výborem pro evropské záležitosti, naplánoval spolu s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj uspořádat kulatý stůl právě k průběhu druhého programového období.

Účast přislíbila paní ministryně Šlechtová se svým týmem.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Pan kolega Stanjura zapolemizoval o tom, čí to byl nápad zrušit tu třicetiprocentní motivační složku. Připomínám, že kdysi byla stoprocentní a byla na 30 procent zredukována díky některým starostům, kteří si dělali takzvané daňové ráje, takže se to muselo omezit na těch 30 procent. Ale těch 30 procent byla celospolečenská dohoda, která zachovávala určitou motivaci v obecních zastupitelstvech vytvářet podnikatelsky příznivé prostředí.

Ten pozměňující návrh také byl na Ministerstvu financí psán. A ten dopad je velmi jednoduchý. Prostě skončí jakákoliv motivace zastupitelstva, rady či starosty pomoct si sám, být motivován k tomu, aby vytvořil podnikatelsky příznivé prostředí, a je to jenom další krok z těch mnoha kroků etatizace, který tahle vláda provádí. Čím menší možnost mít svoji vlastní vůli pomoct si k vlastním příjmům, tím větší závislost na státu, tím větší závislost na Ministerstvu financí.

Ale to není úplně fér chtít po starostech, zvláště starších ročníků.

Je to další krok k závislosti. Nelze to podpořit! Mnohokrát jsme to navrhovali.

Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové.

Děkuji.

A ráda bych, jestli by mi mohl, a také vlastně panu starostovi, zodpovědět tuto otázku. Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy.

Pan ministr se vyjádří k rozpravě. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Obec po obci to máme spočítané. Samozřejmě že jsme to spočítali.